Tady pan hejtman Vondrák prostřednictvím pana předsedajícího říká, že není jiná cesta. Pane hejtmane a zástupci měst a obcí, ona je. Kdyby tato vláda řekla, že to zaplatí ze státního rozpočtu, nikoliv na úkor měst a obcí, ta cesta tady byla. Samozřejmě, že kompenzační bonus je správný, je v pořádku a je správné podpořit podnikatele, ať už živnostníky, nebo eseróčka. Ale správné je, aby se to platilo ze státního rozpočtu. Jenom říkám, že jiná cesta existovala. A je potřeba si uvědomit, že propad v příjmech obcí a měst a krajů bude ze tří důvodů. Za prvé pokles ekonomiky, za druhé konstrukce daňového bonusu a za třetí tisk, který nás čeká v pátek. A já to tady avizuji dopředu, abyste si uvědomili, že vláda chystá další věc, kterou sáhne do rozpočtů měst, obcí a krajů, tak jak je ten návrh zákona konstruován. Takže dneškem to nekončí. A já vám říkám, že trvám na tom, že lepší varianta je sněmovní verze. V případě, že se rozhodnete, že podpoříte sněmovní verzi, tak za sebe vám říkám, že příběh nekončí, protože už teď jsem dal do systému pozměňovací návrh, který umožňuje, aby se nekrátily rozpočty obcí a krajů.

Jestliže vám bude vadit ať už způsob vyplácení, nebo pozměňovací návrh, nebo cokoli. V pátek můžete dokázat to, že skutečně vám záleží na městech, obcích a krajích a jejich rozpočtech a že je nechcete krátit. Tímto vás vyzývám, abychom to vyřešili tímto tiskem senátním. V případě, že k tomu nebude většina, již v pátek máte možnost to vyřešit ze státního rozpočtu, nikoli na úkor měst a obcí.

Děkuji za slovo, pane předsedající.

Já tomu nerozumím.

Bohužel.

Děkuji za dodržení času k faktické poznámce.

Vážené dámy a pánové, já bych rád sdělil stanovisko SPD k tomuto návrhu, o kterém tady už snad pět, šest nebo sedm hodin diskutujeme.

Tím by samozřejmě obce a kraje přišly o možnost investovat ve prospěch občanů na zlepšení jejich životního komfortu.

A v této souvislosti SPD zastává názor, že pomoc živnostníkům nemůže být na úkor samospráv. Vláda ČR nesmí krátit peníze městům a obcím na investice a rozvoj. To může prohloubit krizi. A mně to připadá trošku takový protimluv, když pan premiér na jednu stranu říká, že by měly obce a města investovat, a na druhou stranu jim ty peníze bere. A to samozřejmě je v protikladu. Buď jedno, nebo druhé. Hnutí SPD považuje investice měst a obcí za důležitý nástroj pro zlepšování kvality života občanů a podpory regionálních místních firem, tedy i zaměstnanosti.